Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Děkuji svým kolegům za zastání, vážím si toho nesmírně.

Použil pan předseda Výborný, že jsem třeba nebyla nebo že jsem byla ostražitá.

Já se vrátím zpátky k tomu tématu dnešnímu.

Píší nám, ptají se.

Tak k tomu, přátelé, nemám slov!

Poprosím pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo? Nemá. Paní zpravodajka? Nepotřebuje závěrečné slovo. Takže vás, paní zpravodajko, poprosím, abyste nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Děkuji za slovo. Takže já přečtu návrh procedury: Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 291/2 v následujícím pořadí: Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán, proto budeme za prvé hlasovat návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, tak jak je přednesl teď ve třetím čtení poslanec Vít Kaňkovský.

Tolik hlasovací procedura. Velmi děkuji za přednesení návrhu hlasovací procedury. Je nějaký protinávrh, návrh na změnu? Není tomu tak.

Prosím, všichni se přihlaste svými identifikačními kartami. Ještě jednou tedy. Zahajuji hlasování o předneseném návrhu procedury. Kdo je prosím pro? Kdo je proti?

Čili jsme přijali tento návrh procedury. A já poprosím paní zpravodajku. Nyní budeme hlasovat návrhy legislativně technických úprav, jak tady byly předneseny poslancem Kaňkovským. Děkuji. K tomu předpokládám není stanovisko ani výboru, ani pana ministra. Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro legislativně technické? Kdo je proti?